Na dalších stránkách si zase zjistíte, že ty informace si navzájem odporují. Aspoň všichni nezávislí znalci, se kterými jsem hovořil, říkali, že slovo studie se na to použít nedá. Nyní tedy pan poslanec Kučera s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Mě, abych řekl pravdu, vystoupení pana poslance Zlatušky poměrně zaskočilo. Já jsem se tady dneska snažil sněmovně vysvětlit, jaké zásadní rozdíly jsou právě mezi onou zmiňovanou studií a důvodovou zprávou, kde důvodová zpráva, tzn. jako jediný podklad, který slouží Poslanecké sněmovně k tomu, aby se rozhodovala, zda uvedený zákon přijme, či nepřijme, tak ta důvodová zpráva zcela zásadně, zcela zásadně pomíjí rizika a ohrožení, která jsou zmiňována právě v oné studii. A mě naprosto děsí, že lidé jako pan poslanec Zlatuška toto bagatelizují. Tato sněmovna nedostala správné podklady, nedostala kompletní podklady, dostala podklady, které jsou nevyvážené. Dostala podklady, které absolutně zdůrazňují pouze pozitiva celé záležitosti a neupozorňují na rizika. Já chci znovu opakovat, že rozhodování poslanců jsou pouze na základě, zejména na základě oné důvodové zprávy, kterou máme vloženu v systému.

Jenom proto, že to je Andrej Babiš. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Chalupa. Prosím, pane poslanče. Děkuju za slovo. Zareaguji na slovo paskvil. My jsme tady zdědili po minulé vládě skutečně paskvil, který teď dáváme pracně dohromady. A můžu mluvit zasvěceně jenom třeba o oblasti obrany a bezpečnosti, kde po dvou letech se podařilo napravovat věci, které se tady děly minulých deset let. Takže pokud budete hovořit o paskvilu, tak bych byl hodně opatrný. Já vám také děkuji.

Prosím, pane předsedo. Děkuji. To, kam dovedete tuhle republiku, to ukáže až budoucnost. A kromě rozdávání peněz, kromě rušení bez vize jiného systému jste tady neudělali vůbec nic. Žijete z minulosti, kterou vám někdo připravil. Budoucnost to ukáže. Samozřejmě každá doba přináší nové výzvy. Dneska je situace zcela jiná. Když jste tak geniální, tak jste to mohli říkat už dřív. Já jsem od vás nic takového neslyšel a my samozřejmě ty rozumné změny podporujeme. Je to vidět, jak napravujete. Že se dostáváme do situace, že tady předkládáte materiály, které by si vzala učitelka na třetí obecné škole a proškrtala a dotyčného zpracovatele by poslala domů s pětkou. Děkuji. Další faktickou poznámku má pan poslanec Kučera, připraví se pan poslanec Koskuba. Zákon o posuzování vlivu na životní prostředí paskvil. Zákon o výkupu pozemků paskvil. Služební zákon paskvil. Zákon o odpadech čtyřikrát novelizovaný paskvil! Všechno z dílny vašich ministrů! Všechno z dílny vašich ministrů! Takže pokud se tady bavíme, jestli někdo tady tvoří paskvily, tak za ty dva roky, pane poslanče Chalupo, za ty dva roky jste těch paskvilů vytvořili skutečně rekordní množství. Vámi podepsaných.

To je to, co se dnes projednává. Nyní pan poslanec Koskuba s faktickou poznámkou a dalším přihlášeným je pan poslanec Tejc. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, za 25 minut snad skončí další úmorný den, kdy rozhodně nelze popřít, že se zákonu o elektronické evidenci tržeb tato Sněmovna nevěnuje dostatečně.

Dámy a pánové, my jsme skutečně ve třetím čtení. A jako já nerad slyším, a omlouvám se panu prvnímu místopředsedovi vlády, že všetci kradnú. Mně to vadí, protože já třeba nekradu. Ale vím, jak to myslí.

A to jsem slyšel opozice logicky tento zákon odmítá. Nyní našla dramatickou chybu v součtech, za to se nesměji nikomu, to je správné a jistě i pan ministr Babiš ocení, že opozice tak velmi pečlivě čte jeho materiály. Ale parlamentní demokracie vám přece v tom případě umožňuje jednu věc. Budeme o tom hlasovat. Ale prosím vás, prostě je tu vládní většina, která očividně zákon protlačila do třetího čtení. A skutečně hrozí, že ten zákon schválí. Ale to je přece normální parlamentní demokracie. Tak pojďme se bavit konkrétně a pojďme hlavně hlasovat. Děkuji vám. Děkuji. První má pan poslanec Tejc, po něm paní poslankyně Langšádlová. Vážené dámy, vážení pánové, budu mít pouze jednu poznámku, a to na margo toho, co zde sdělil pan předseda poslaneckého klubu TOP 09. On tady chce vyvolat dojem, že jste nám snad jako nové vládní koalici předali zemi v pořádku, že jste nám ji snad předali dokonce v lepším stavu, než v jakém je teď. Tak já bych chtěl říct, že jediné, co jste nám předali, bylo zadlužení, které dosáhlo rekordní výše. A toho rekordu nedosáhl nikdo jiný než váš nejlepší ministr financí Miroslav Kalousek. Nedívejte se na dojmy, podívejte se na čísla. Podívejte se, kolik zadlužení bylo v době, kdy pan ministr Kalousek se stal ministrem financí, a podívejte se na to zadlužení státu, kdy odcházel. Já myslím, že nemá smysl, abychom se o tom přeli. O tom, že jste nám předali zemi, ve které byla blbá nálada, ve které společnost byla rozdělena. My se snažíme o opak. A chci vám říct, že není důležité, co si o tom myslím já. Dokonce při vší úctě k vám není důležité, co si o tom myslíte vy, ale co si o tom myslí voliči. A voliči rozhodli jasně! Jasně rozhodli o tom, koho chtějí mít ve vládě. Zda vás, nebo tu novou koalici. A když se dívám na preference, které teď mají vládní strany ve svém součtu, na preference, které mají bývalé vládní strany, tak myslím, že se jim nestýská. Děkuji.